Ale tudy cesta nevede. To je hlavní důvod, proč nemůžeme podpořit tuto novelu. Největší nedostatek je, že ukazuje na bezradnost vlády, že si s tím vlastně neví rady a že vláda střílí naslepo.

Kdy to skončí? Já vím, že vláda má předložit návrh rozpočtu do konce října. Kolik bude příští rok schodek? 400? 350? Já tomu fakt nerozumím. Kdyby tady byl nějaký plán, nějaká strategie, tak se o něm můžeme přít. Není tady vůbec nic.

Já tomu vůbec nerozumím, že nemůžete poslat obcím 13 miliard. To máte takhle vyřešené hned. K tomu nepotřebujete tento návrh v rozpočtu. My jsme neuzavřeli dneska ráno na grémiu vlastně debatu o proceduře projednávání.

Ta čísla tomu neodpovídají.

Znovu nula! Nula! Třikrát nula. Děkuji.

Nyní je zde s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Vážené kolegyně a kolegové, slíbil jsem, že už nebudu vystupovat, ale na stravenky se to nedá, protože je zažívám každý den. A věřte tomu, že všechny slušné firmy, které stravenky vybírají, se těší na to, až už nebudou.

A nevím, jestli byste chtěli strávit hromadu času tím, že si budete výplatu třeba půl dne přepočítávat. To je zpracování stravenek.

A hlavně měsíc ty peníze nevidíte. Neznám firmu, která pracuje v sektoru pohostinství, která by s tím souhlasila, které by to nevadilo. Ale tyto firmy ani nepřiznají, co udělaly. A je to zase jenom z toho důvodu, v jakém stavu naše pohostinství a stravování je. Děkuji. Prosím.

To se dá vyřešit. Ale nechci dneska vést polemiku, to si necháme na daňový balíček číslo osm, nebo kolik, už jsem se ztratil, kolik těch daňových balíčků bylo v tomto volebním... Já jsem vlastně kritizoval ty podmínky. Tak jenom abychom si rozuměli. Mám stejné výhrady, jaké jste tady uvedl vy. Děkuji. Poprosil bych prostřednictvím pana předsedajícího, zamyslete se nad jednou záležitostí. Vy chcete po zaměstnavatelích, aby benefit, který dávají svému zaměstnanci, snížili o 10 %? To je cena zhruba toho všeho. To už jsme na osmi. Plus ta práce, která jde kolem.

Děkuji.